Jiný návrh nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Přečtu ještě omluvy.

A jinak konstatuji, že omluvy platí tak, jak byly načteny na 66. schůzi. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní mám zde přednostní práva k návrhu pořadu.

Je to tak? Taková byla dohoda, pokud to tak vnímám správně.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Hezký den. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nebojte se, nejdu zneužívat přednostního práva. Já zcela respektuji, kdo je svolavatelem schůze, a samozřejmě respektuji, že se do diskuse pustím v té chvíli, když padnou nějaké relevantní dotazy, a ty jistě tady v diskusi padnou. Já jdu za nás pouze říci, že my jsme pro schválení programu schůze, podporujeme jeho schválení, považujeme za rozumné, abychom k tomuto tématu otevřeli debatu, a to z několika důvodů. My se domníváme, že ta dohoda je nesporným úspěchem dlouhodobého vyjednávání České republiky, a chceme k tomu tady přednést jednoznačné argumenty, které toto podpoří. A za další si myslíme, že je potřeba reagovat na nejrůznější mediální výroky, které se objevují a mnohokrát dokazují, že té problematice do hloubky opravdu málokdo rozumí a málokdo má představu o tom, co Česká republika skutečně schválila.

V tomto případě se domnívám, že ten smysl má, a to právě proto, abychom tady mohli demonstrovat a vysvětlit dohodu, která je jednoznačným úspěchem České republiky, jednoznačným úspěchem evropské politiky a jednoznačným základem pro to, aby se Evropě efektivně dařilo čelit migrační politice. Děkuji za slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Takže dobrý den, vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, kolegové, děkuju za slovo. No, my známe pana ministra, takže předpokládám, že mi bude říkat, že tomu nerozumím.

A my jsme bojovali proti. Protože my nechceme, aby někdo za nás určoval, kdo v naší zemi bude žít.

Možná jste zapomněli, že nás žalovali. A stále a stále pokračovali v tom projektu, který my jsme odmítali.